Takže poslední dobou intenzita útoků opozice roste. No protože jsou tady zase volby! Nemají nic jiného!

Tak to zrušte! Nebo vy jste víc než policie, nezávislé státní zastupitelství? Už říkal dopředu, kdo to je.

Děkuji.

Jenomže cena plynu dramaticky roste.

Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš.

Ale zeptejte se vašeho koaličního partnera TOP 09, co říká v parlamentu.

Já jsem byl ten, který bojoval za to, aby v závěrech Evropské rady bylo napsáno jádro.

Je tady problém emisních povolenek, o tom jsme tady dnes mluvili, ano.

Pane premiére, máte slovo.